To, co poslední bych k tomu chtěl říct, samozřejmě to vypadá, že když nepřijmeme další úředníky, nebudeme mít kontrolní orgány, tak k čemu to je, když někde budou viset nějaká data. A kdo se na ně bude dívat. Já jsem přesvědčen, že se na ně bude dívat hodně subjektů a hlavně těch, které to zajímá.

A když bude zřejmé, a byl to zmiňovaný příklad, použiji ho i teď, že někde v rámci České republiky jsou území, kde se staví metr čtvereční chodníku za sedmi, osminásobek cen v jiném regionu, tak očekávám, že firmy, které se v této oblasti pohybují, tak si zaplatí to, aby někdo vytáhl data ze systému a řekl jim, kde je ještě pro jejich podnikání prostor a na které území se mají soustředit. To, k čemu to povede, že budou vítězit efektivní, budou vítězit ti, kteří se k práci dostanou za nejlepších podmínek, a bude ve finále i vítězit daňový poplatník a státní rozpočet, protože buď dojde k úsporám, anebo se toho opraví řádově více za stejné prostředky. Z toho pohledu si myslím, že ten zákon je určitě dobré, když bude schválen. Pozměňovacích návrhů samozřejmě máme hrozně moc, některé ho zpřísňují, některé ho vylepšují, některé ho spíše oslabují, ale to je standard pozměňovacích návrhů a ty tady samozřejmě budou představeny a o nich budeme hlasovat až ve třetím čtení. To je v tuto chvíli ode mě vše. Děkuji zástupci navrhovatelů a budeme nyní pokračovat, a to slovy zpravodajů. Nemohu dát faktické poznámky, protože není možné reagovat na průběh rozpravy. Nejdřív musíme zahájit náš projednávací proces. Garančním výborem byl stanoven ústavněprávní výbor, proto prvním zpravodajem bude pan poslanec Chvojka jako zpravodaj ústavněprávního výboru. Připraví se zpravodaj hospodářského výboru Jan Birke. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Některé věci bych asi zopakoval, některé bych asi řekl nově. Jak říkal kolega Farský, předkladatel, první čtení bylo už docela dlouho.

Výsledkem jednání pracovní koaliční skupiny plus jednání koaliční rady je komplexní pozměňovací návrh, který jsme podali s kolegou Vondráčkem a kolegou Bartoškem.

Ten zákon řeší spoustu věcí. Zavádí například znovu do právního řádu absolutní neplatnost, od které se nový občanský zákoník účinný od minulého roku úplně odklonil. Například to vzbudilo určité pochybnosti tak vážených institucí, jako je Nejvyšší správní soud nebo Ústavní soud. Tudíž já jsem nechápal někdy výtky různých subjektů, co na tom komu vadí, proč absolutní neplatnost vadí.

To se vyřešilo.

To byla určitá krátká geneze. Já jsem rád, že zákon už konečně máme ve druhém čtení, protože se přiznám, trošku mě už otravují různé aktivismy různých rekonstrukcí státu, které čekají na to, kdy to schválíme, a podsouvají nám to, že to brzdíme, a u služebního zákona říkají, že jsme diskutovali málo a že je to paskvil.

Nyní zpravodajská zpráva Jana Birkeho za hospodářský výbor. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se tím zabýval na svém zasedání pod sněmovním tiskem 42. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením, které bylo označeno číslem 42/5.

Děkuji panu zpravodaji. Nyní zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Martin Novotný.

Moje zpravodajská zpráva bude ještě kratší než mého předřečníka.